Takže děkuji, jsme v obecné rozpravě.

Vidím tady, že je tady faktická ne, ne, dobře. Takže poprosím v tuto chvíli nebo chce ještě slovo v tuto chvíli zpravodaj a navrhovatel? Není potřeba? Takže poprosím nejdříve pana navrhovatele pan ministr pro místní rozvoj, pan Ivan Bartoš. Pane ministře, máte slovo. Dobrý den, dámy a pánové, vážení páni poslanci, vážené paní poslankyně.